Můžeme pokračovat. Ministry vlády tady máme, dokonce dva. Pan poslanec Jan Bartošek. Pokračujte prosím. Děkuji, pane místopředsedo. Už skutečně na závěr budu pokračovat.

Oproti roku 2015 však v průběhu roku 2016 vzrostla role a intenzita aktivit ruských zpravodajských služeb na území České republiky. Na poli klasického sběru zpravodajských informací dominovala ruským zájmům v České republice politická rozvědka. Ruské zpravodajské služby v České republice dlouhodobě disponují kvalitní sítí informačních, přístupových a vlivových kontaktů, kterou dále rozvíjely. Jestliže jste se ptali, proč by tato komise měla být zřízena, myslím, že jsem vám zde předložil dostatečné množství argumentů. Můj projev do značné míry čerpal, byl inspirován a citoval jsem veřejně dostupné informace zpráv BIS.

A naší zodpovědností je, abychom a máme to ve své moci dokázali definovat, jak se bránit, a případně přijmout zákony, které budou chránit suverenitu České republiky. Tímto vás, kolegyně a kolegové, žádám o podporu zřízení této vyšetřovací komise. Nyní s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Jan Birke. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty a připraví se s přednostním právem Vojtěch Filip.

Od té doby jsem tam dokonce tři roky žil, mám tam desítky, možná stovky přátel.

Tak to jenom chci říci, že mám absolutní důvěru k českým bezpečnostním složkám. To ad a).

Děkuji za pozornost. Prosím, vaše dvě minuty. Prosím, máte slovo.

Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Máte slovo.

A mně osobně nepřijde ta forma vhodná, jakoby vyšetřovací komise mi přijde k tomuto prostě nevhodná, slušně řečeno. Já si myslím, že nikdo nerozporuje obsah. V tom obsahu si věcně rozumíme, ale ta forma mně přijde nevhodná.

Je tady návrh na vyšetřovací komisi.

A z té mé citace, já jsem zmiňoval i například zájmy Islámského státu. To znamená, těch zemí samozřejmě je víc, ale je to otázka intenzity, jakým způsobem prosazují své zájmy v rámci České republiky.

Vážený pane předsedající, paní a pánové, já budu stručný, ale nechtěl jsem využívat faktické poznámky, protože chci hovořit trochu jinak, než tady byla zatím vedena debata.

Neznám.